Takže bych k tomu také chtěl vyzvat. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo a dobré ráno. Já bych se chtěl tady zastat svého předsedy Tomio Okamury. Pan kolega Flek ho tady zkritizoval za nevěcnost a tak dále. Říkal celou řadu faktických připomínek, které následně glosoval.

No, prostě chcete silou protlačit to, že seberete českým důchodcům prachy, abyste je mohli rozdávat tam, kde to chcete rozdávat vy.

To je prostě předmětem demokracie.

Děkuji za slovo.

Tak nevím, co je na tom divného, to je zcela jednoznačné.

V některých demokratických zemích jsou i limity. Například v Evropském parlamentu mají poslanci také vymezený poměrně krátký čas.

Dělaly to i předcházející vlády a ta možnost tady je.

To si myslím, že k tomu nepatří.

S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kučera.

Dámy a pánové, já si myslím, že si tady můžeme nalít čistého vína, o co tady v posledních 24 hodinách jde. Jde o to, aby se neprosadil jeden z navrhovaných zákonů. To si myslím, že je celkem jasné. To, že ten zákon pravděpodobně bude nějakou většinou prosazen, je taky jasné. Já bych to všechno akceptoval, kdyby to bylo poprvé v tomto volebním období, možná kdyby to bylo podruhé v tomto volebním období nebo možná potřetí, ale ono to je téměř každou schůzi v menším nebo ve větším měřítku.

Možná bych ještě jednu věc, to je k tomu válcování opozice nebo bezprecedentnímu jednání opozice.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechápu, co tady máte co srovnávat, že jsme tady blokovali radu Českou televizi, služební zákon.

Jsem krácena na tom, abych tady mohla mluvit. Jsem řádně přihlášená a já se tady dozvídám, že budu mluvit jenom dvakrát pět minut, ani to ne.

To, co je pro mě důležité, je zákon a jednací řád je zákonem. Ano, máte tam určité komentáře, ale jednací řád je zákon.

Děkuji za odpověď.

Pokračujeme s faktickými poznámkami.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, já se musím zastat taky našeho pana předsedy.